Faktem však je, že obě tyto legální drogy jsou ve srovnání se svými nelegálními protějšky mnohem méně nebezpečné. Na tom se určitě shodneme napříč politickým spektrem.

To nám jasně ukazuje na jistý zmatečný přístup, jaký Ministerstvo zdravotnictví zvolilo k přípravě tohoto zákona.

A tak bych mohl říci, že vypadá i celý zákon.

Je klasickou ukázkou toho, jak nemá probíhat legislativní proces.

Návrh zákona je pravým opakem společenské dohody. Výsledek je často obrazem metody, jakou materiál vzniká. Psali jej tři úřednice, jeden náměstek ministra a protidrogový koordinátor. Budoucí uživatelé zákona byli naprosto ignorováni.

Vypořádání připomínek bylo naprosto formální. Takhle zákon prostě vznikat nemá.

Přijde vám to divné? Mně také.

Zeptám se, jak dlouhé máte vystoupení, protože mám ambici, aby to všichni věděli, ukončit rozpravu. Nebudeme hlasovat o ničem.

Samozřejmě návrh kolegy Lanka na vrácení nebo opakování druhého čtení, který tam padl. Děkuji za dotaz. V tom případě ambici nemohu mít, protože samozřejmě nemohu zabránit případným faktickým poznámkám nebo reakcím na vaše vystoupení.

Děkuji.